Já vám děkuji, pane senátore. Ptám se, kdo z poslanců či poslankyň má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Pokud se tedy dále nikdo nehlásí, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.